A o těch já jsem mluvil. Na to nemáte žádnou odpověď.

A to je to, co nechcete slyšet, co my říkáme, že to je ta horší stránka lidovecké politiky, že jste pro i proti, trošku pro a trošku proti. Hlavně abychom neohrozili své pozice ve vládě. Co kdyby se na nás ti silnější partneři zlobili, kdybychom ten názor zastávali.

Děkuji za slovo.